Byla to informace vlády o globálním paktu?

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, omlouvám se všem, že minimálně trošičku ohnu jednací řád, ale já si myslím, že svátek sv. Barbory, který dneska slavíme, mě k tomu opravňuje. My jsme dneska uspořádali pod patronací pana předsedy Sněmovny a pod patronací pana předsedy Senátu pana Kubery, zorganizovali jsme průvod městem.

Nezaznamenal jsem žádný návrh pořadu, takže to necháme být.

Dobrý den.

Je to v devadesátce. Je to, myslím, velice nekonfliktní, protože do Sokola chodili jak komunisté, tak katolíci, vůbec každý. Jsou tam nějaké šumy, je tam několik pozměňováků a podobně.

První bod, to znamená před blokem třetích čtení.

Sešlo se nám návrhů požehnaně.

Takže pokud není námitek, budeme hlasovat o návrzích z grémia a budeme o nich hlasovat najednou.

Kdo je proti?

Já vám děkuji a nyní se podíváme na další návrhy, jak byly načteny.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Opět zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Nejdříve budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu pořadu, potom případně o jeho pevném zařazení. Já se ptám, kdo je pro zařazení tohoto bodu do pořadu schůze. Kdo je proti? V hlasování číslo 6 je přihlášeno 180 poslanců a poslankyň, pro 56, proti 66. Návrh byl zamítnut. Takže o pevném zařazení už hlasovat nebudeme.

Já to ještě přečtu. Je to návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?